Myslím si, že to všechno bude... si nechají, nechají zaplatit. Ale to už tak prostě bude v tom systému.

Děkuju. Já vám také děkuji. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Já vám také děkuji, pane poslanče.

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Pane ministře, kolegyně, kolegové, dovolte mi pár slov k této matérii, kterou vlastně v relativně krátké době novelizujeme veterinární zákon, a to právě proto, že tak jak jej v minulém volebním období Poslanecká sněmovna schválila, tak nebyl dokonalý zejména v té oblasti kontroly fungování množíren, protože se tam našly cesty, jak zákon obcházet.

Ale myslím si, že si ten systém a hlavně ta jistota, že nebude docházet... nebo bude chov psů v České republice pod větší kontrolou, za to stojí.